To znamená současně, že nastal výpadek ve financování sociálních služeb prostřednictvím dotací.

To znamená, že chybělo na financování sociálních služeb přes 6 mld. korun.

Bylo to nesystémové řešení a v podstatě to nesystémové řešení tam zůstalo.

Tyto námitky, které byly, nebyly vzaty v úvahu, a tak přešlo financování na kraje. Proto chci říct, že i když jsme prosazovali řadu let nápravu a systémové řešení, k tomu nedošlo, tak stav je dneska takový, že prostředků se nedostává a platy pracovníků v sociálních službách jsou nízké.

Proto návrh, který byl předložen, náš klub podpoří. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To je sice pravda, ale když se na to podíváte z jiného hlediska, praktického, tak byste byli překvapeni, když takovému člověku, který má kolem 60 roků, odstraníte hrtan a potom potřebujete, aby komunikoval písemně.

Je to překvapivé, ale každý, kdo se s tím setká, tak ví, že takováto tzv. negramotnost u nás sice není oficiálně, ale praktický dopad je jiný. A já jsem u toho jednání sice nebyl, ale znám ho velmi detailně.

Pan poslanec Ondřej Benešík a jeho přihláška. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já tady nechci dlouze polemizovat, ale pouze mě zaujala poznámka paní poslankyně Semelové o tom, když říkala váš režim. Já jsem rád, že máme tento režim, protože tady sedíme napříč politickým spektrem, demokraticky diskutujeme, máme možnost volby v životě, v politice atd. Moji rodiče byli nepřátelé socialismu. Nebudu to tady vytahovat.

Dovolte, abych to ocitoval.

Děkuji panu poslanci Benešíkovi, který byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Pan navrhovatel. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Nebylo jednoduché vydržet sedět a jenom poslouchat, ale vydržel jsem to.

Pro pana poslance Seďu. Já jsem přemýšlel, jak to říct slušně.

No mnohokrát.

Chci vyvrátit jeden to není omyl, to je zavádějící tvrzení kolegů z levice. Přesně naopak. Pojmy jako solidarita, soucit, milosrdenství jsou konzervativní hodnoty, které sluší každé konzervativní pravicové straně. Pan poslanec Seďa ukazuje propagační materiál MPSV.